Tak já prosím o pochopení, že v duchu stejné argumentace jste odložením jednotného inkasního místa zvýšili daně.

Tak se konečně shodněme na tom, že jsme si snížili platy a zvýšili daně. Rozhodně nemůžeme říkat můžeme říkat, že jsme zvýšili platy a nezvýšili daně. Ale rozhodně nemůžete říkat to, co říkáte, že jste nezvýšili daně a snížili platy. To jde argumentačně a logicky proti sobě.

Já přečtu další omluvenky, které dorazily.